13 členů. Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, respektive navrženi panem ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Odevzdáno 184 lístků, 2 neodevzdány.

Zvoleni byli všichni nominovaní kandidáti, volba končí.